Říkám to potřetí už tady. Jednací řád. To znamená, štvalo to ty úředníky Ministerstva financí, vracelo se to, až narazili na ministra, který prostě nehájí žádný sektor. Proto je tento návrh. Takže prosím vás, mluvme pravdu. Ten výsledek má být takový, že pojišťovny nebudou si prostě už přesouvat nebo odkládat zdanění. To znamená, že není pravda, že by to nemělo žádný význam beze změny sazeb. Naopak.

Já bych ještě řekla jednu věc.

Máme to ve vládním prohlášení. To znamená, že rok a půl to pojišťovny vědí.

Kdy jsou volby?

Navíc se to nedotkne všech pojišťoven.